Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti?

Další návrh. Paní ministryně?

Děkuji vám. Další návrh. Kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování číslo 418.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.